Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji panu ministrovi za odpověď a nyní prosím k mikrofonu dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Grospič, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra kultury. Děkuji, paní místopředsedkyně.